Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi stručná. Podpořila ho i paní profesorka poslankyně Válková a já bych velmi chtěla poprosit pana ministra pro legislativní radu vlády Šalomouna, zda by mohl vystoupit tady na mikrofon a vysvětlit nám svůj postoj k tomu, jaký on má na tyto skutečnosti názor, protože jako člověk... Já jsem sedm let působila v Legislativní radě vlády v komisi pro finanční právo, mám velký respekt k Legislativní radě vlády. Předsedá jí ministr, který je určitě právník, určitě se tou otázkou zaobíral, určitě dával stanovisko vládě, která o tom hlasovala, určitě nějak hlasoval. Děkuji vám. Děkuji. Nikdo další se... Paní poslankyně se hlásí, a skutečně diskutujeme pouze na téma, zda jsou podmínky pro projednávání změnového zákona ve zkráceném jednání. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.

I my, členové klubu hnutí ANO, jsme například nesouhlasili s naším Ministerstvem spravedlnosti, když chtělo v legislativním stavu nouze projednávat exekuce. Věděli jsme, že toto je protiprávní, a nechtěli jsme to podpořit. Nebylo to podpořeno a zákon se projednával řádně. Domnívám se, že je vhodné dodržovat zákon, jednací řád Poslanecké sněmovny, a neprojednávat tento zákon v legislativním stavu nouze. Za mě, já tento zákon, byť je svým způsobem protiústavní, z principu podporuji. Ale prosím vás, kdo má minimální základ právnického vzdělání, nemůže říct, že tento zákon má znaky, pro které by měl být projednáván v legislativním stavu nouze. Děkuji. Pouze upozorňuji, jak jsem již předtím avizoval, že projednáváme, zda tento návrh zákona má být projednán ve zkráceném jednání. Prosím, máte slovo.

Tady sedí, my ho vyzýváme opakovaně, ať se vyjádří, zdali to tedy může být v legislativní nouzi, nebo ne. Tak já nevím, jestli nás posloucháte, nebo neposloucháte.

Hlásíte se, pane ministře? Prosím, máte přednostní právo, můžete vystoupit.

Tak, mám zde řadu přihlášek do diskuse. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, dobré odpoledne nebo podvečer, vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové.

Jakub Michálek tam řekl jednu výbornou větu, pod kterou se klidně podepíšu.

A já s ním plně souhlasím. Ale já se tedy ptám vážené vlády, pana premiéra, pokud by tady byl, nebo někoho z místopředsedů vlády, například pana místopředsedy Mariana Jurečky jako předkladatele, prostřednictvím pana předsedajícího, jak to tedy je, když jste zřídili tři nová ministerstva, mimo to a vedle toho zejména ministra pro legislativu, který byl odůvodněn, respektive to zřízení toho ministerstva, bylo odůvodněno proto, aby se nepředkládaly legislativní zmetky. Já si myslím, že každý student právnické fakulty po pár semestrech musí vědět, že legislativní zmetek je takový zmetek, kde se nerespektuje retroaktivita práva a samozřejmě nerespektuje se již vydaná judikatura obecných soudů a ústavních soudů o to víc.